Pokud se týká nadcházejících nejbližších voleb, to jsou volby krajské a část těch senátních voleb, tak tam už ten dopad asi nebude, to víme, z hlediska nabytí účinnosti. A pokud se týká dalších voleb, které přijdou, tak ty budou až já si opravdu myslím v říjnu 2017. A tady máme časový prostor, abychom se snažili vylepšit to stávající, co máme nyní ke schválení, co máme odhlasovat. Asi chápete, co tím chci říci. Že podporuji návrh kolegy Plíška. Já ho nebudu znovu navrhovat, ale myslím si, že by nebylo od věci, abychom vrátili tento sněmovní tisk do druhého čtení a znovu se zabývali zněním zákona a tím, co chceme odhlasovat. Já třeba jsem byl velmi překvapen tím, když jsem ve své praxi zjistil, že v podstatě když se šikovně domluví dvě osoby, jsou schopny si na Ministerstvu vnitra zaregistrovat takové znění stanov a takové materie, které se týkají činnosti politické strany, že to není v souladu s tím, co si nějaký spolek nebo skupina lidí domluvila. A to jsou podle mého názoru velmi závažné věci.

Protože, znovu opakuji, mám s tím bohužel osobní zkušenosti. Také jsem byl poněkud překvapen tím, že věc, kterou jsem zmínil před nějakou dobou, a je to obsah toho mého prvního pozměňovacího návrhu, na tiskové konferenci, že tenkrát měla odezvu a nyní už se o tom vůbec nemluví. Já znovu připomenu, co to je. Snažím se tam řešit to, aby subjekty, které jsou příjemcem státních dotací nebo různých subvencí nebo příspěvků z Evropské unie, nemohly, ani jejich dceřiné společnosti, sponzorovat politické strany. Myslím si, že je to velmi správný náhled na tu věc, protože na jedné straně když někdo nějaké peníze chce, tak by je neměl na druhé straně vydávat. Žádám vás tedy o podporu mých pozměňovacích návrhů. A opravdu dávám všem ke zvážení, a myslím, že to tu zazní ještě jednou, tipuji, zamysleme se nad tím, jestli nepošleme tento sněmovní tisk zpátky do druhého čtení. Já jsem přesvědčen o tom, že by to bylo velmi prospěšné a že bychom se tímto tiskem měli zabývat ještě více, hlouběji a podrobněji. Také děkuji. A nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo. Pan zpravodaj Chvojka také ne. A ještě je tady pan zpravodaj Koníček? Také ne. V tom případě budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na opakování druhého čtení. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o pozměňovacích návrzích, aby nám tedy přednesl proceduru a poté jednotlivé pozměňovací návrhy.

Je relativně krátká a jednoduchá, já ji pro jistotu přečtu, byť ji máte každý spíše na svých stolech nebo v počítači.

Za deváté návrh D. A za desáté návrh zákona jako celek. Děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh procedury byl přijat a prosím tedy první pozměňovací návrh. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh by byl přijat, ale mám zde žádost pana ministra... Já jsem pochybil ve svém stanovisku. Avizoval jsem neutrální, teď jsem řekl souhlasné. To znamená, stanovisko neutrální. Tak já to hlasování, pokud nebude námitek, prohlásím za zmatečné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování. Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrzích A11, A25 a A38 opět společně jedním hlasováním. Pan ministr?

Návrh byl přijat.